Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dovolte mi stručnou reakci k výrokům pana poslance, pana kolegy Blahy. Není pravda, že by smlouva na plnění mýtné smlouvy byla neplatná. Nikdy jsem netvrdil, že by smlouva byla podepsána proti zákazu podpisu, ale dle názoru Ministerstva dopravy České republiky i samotného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v době podpisu smlouvy předběžné opatření zakazující uzavření smlouvy již zaniklo, a tedy neexistovalo. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které předkládá odlišný právní názor, je v současné době předmětem přezkumu ze strany Nejvyššího správního soudu. Čísla vztahující se k nákladovosti původního a nového mýtného systému jsem již uvedl ve svém úvodním slovu.

Vážený pane poslanče, souhlasím s tím, že soudy mají poslední slovo. Pouze zdůrazňuji, že již jeden rozsudek Krajského soudu v Brně vztahující se k této věci byl již ze strany Nejvyššího správního soudu zrušen.

Děkuji. Někteří skoro nezaregistrovali, že jsme přerušili projednávání. Prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi často tady slýchám z různých úst v Poslanecké sněmovně, za co všechno může sociální demokracie.

A je to mýto.

To ale neznamená, že nechceme jako vládní strana nést za toto odpovědnost. Tyto peníze jsou velmi zásadní pro českou infrastrukturu, nejenom pouze pro dálnice.

Proto budeme podporovat takové řešení Ministerstva dopravy, kde ministr dopravy, potažmo jeho náměstci podle zákonných norem zabezpečí to, aby vždy došlo v souladu se zákonem k tomu, že mýto bude vybíráno a že mýto bude následně dobře použito. Samozřejmě odmítáme, aby vláda převzala odpovědnost na sebe. To jí zákon neumožňuje. Říkáme jednoznačně, že ministerstvo musí v zákonných možnostech tyto věci vyřešit.

Děkuji za pozornost. Pan ministr? Já bych chtěl jenom říct a zdůraznit, dopravci nejsou stávajícím stavem nijak dotčeni. Smlouva je platná a účinná.

Je nezbytné se registrovat. O vývoji situace budu samozřejmě informovat pravidelně kontrolní výbor tak, jak nám bylo uloženo na posledním jednání, to znamená, pravidelně jednou za měsíc.

Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Není to jednoduchá věc.

Mám zhruba pět otázek, které bych chtěl zodpovědět, jestli je to možné. V podstatě v současné době přechod na novou technologii znamená, že zaniknou některé mýtné brány.

Zajímá mě, zda tedy napravíte to, co se stalo na samém začátku, a budou zpoplatněny všechny jedničky, anebo se ty, co jsou zpoplatněny, vyjmou, protože to je nespravedlivé vůči těm, kteří musí žít blízko silnic první třídy, kdy zpoplatněny nebudou, a silnice a doprava se tam přesune.

Děkuji vám mnohokrát. Těch otázek byla řada. Já bych poprosil pana poslance, že bych je detailně zodpověděl v rámci kontrolního výboru, ale pokusím se teď z hlavy říct a zodpovědět většinu otázek. Část stávajícího mýtného systému bude samozřejmě využita pro vybudování nového systému. Chceme moderní dálnici, inteligentní dálnici, takže část využijeme v rámci inteligentních dopravních systémů. Tedy především jako kamerový systém, zařízení pro provozní informace, proměnné dopravní značení, liniové řízení dopravy, detekci jízdy v protisměru, úsekové měření rychlosti a samozřejmě vysokorychlostní kontrolní vážení. U vysokorychlostního kontrolního vážení bych se chtěl ještě zastavit.